Žádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty nebo kdo ji má vydanou.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Margita Balaštíková z pracovních důvodů, Martina Berdychová z pracovních důvodů, Alexander Černý z osobních důvodů, Radim Fiala z pracovních důvodů, Pavel Havíř z osobních důvodů.

Já vás, paní poslankyně, páni poslanci, žádám o klid, abych nemusel znovu načítat omluvy ministrů, protože pak se tady množí dotazy, kdo že z ministrů se omlouvá. Předpokládám, že to chcete slyšet. Tak já počkám, až se sníží hladina hluku.

Stále mají někteří času dost. Pan kolega Tejc má náhradní kartu číslo 17. Budu pokračovat omluvami členů vlády.

To jsou všechny omluvy, které došly předsedovi Poslanecké sněmovny.

Tento bod bychom zařadili pevně na pátek 16. září jako první bod jednání.

Přehled zbývajících bodů vám byl rozdán na lavice. Mám přihlášky ke změně pořadu. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Pavel Kováčik, připraví se pan předseda volební komise Martin Kolovratník.

Pro upřesnění a vaše lepší uvědomění dodávám, že jde o návrh, který i vládní koalice avizovala, že jej nese, že jej bude připravovat, a na kterém jsme se nakonec na politickém grémiu shodli, resp. proběhla informace, že rychlejší cesta bude použít tento tisk, který zde leží drahně měsíců, zvláště když znění tohoto tisku je s tím vládním připravovaným, resp. navrženým zněním totožné, nebo téměř totožné. Čili prosím o podporu tohoto návrhu, tak, abychom mohli celou tu věc projednat ve prospěch ekonomiky České republiky co nejdříve. Děkuji za pozornost a za podporu. Žádám pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby nám přednesl návrhy volební komise, zařazení bodů. Připraví se pan kolega Martin Lank. Pane předsedající, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, přeji vám krásné slunečné odpoledne. Jménem volební komise po předběžném předjednání se zástupci politického grémia si vás dovoluji poprosit o přijetí následujícího návrhu: pevné zařazení volebního bodu č. 213, je to Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, a to jako poslední bod tohoto týdne, to znamená na pátek na 13 30 hodin. Ještě jednou zopakuji: bod č. 213 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Děkuji panu předsedovi volební komise za návrh. Nyní pan poslanec Martin Lank. Připraví se pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Krásné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych si dovolil navrhnout dnes jako čtvrtý bod jednání, a tedy za informaci předsedy vlády o dohodě s Tureckem, zařadit bod č. 153, sněmovní tisk 833, což je zákon o pobytu cizinců z nebezpečných zemí. Podle tohoto návrhu, pokud Evropská unie schválí bezvízový styk pro Turecko nebo jiné nebezpečné státy, měla by vláda vyhlásit seznam nebezpečných zemí. Jejich občané by pak svůj pohyb museli hlásit na ohlašovnách, což je právě pro vízový styk jakýsi ekvivalent. Díky tomu bychom alespoň měli dobrý přehled o tom, kdo se na území České republiky pohybuje, a českým bezpečnostním složkám to umožní monitorovat rizikové jedince z nebezpečných zemí. My věříme, že Sněmovna bezvízový styk s Tureckem zase odmítne. Tento návrh by pak byl dalším logickým krokem k tomu, jak zajistit bezpečnost České republiky přede terorismem. Upozorňuji, že tento návrh se nevztahuje pouze na Turecko, ale na všechny země, které jsou pro nás nebezpečné a u kterých Evropská unie plánuje zrušit víza. Já vás žádám, abyste při hlasování o tomto návrhu mysleli především na bezpečnost našich občanů. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Martinu Lankovi.